Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/3. Ptám se navrhovatelky, paní ministryně financí, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručná. Předložená novela je již ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíle. Navržená novela zákona o zrušení Fondu národního majetku má za úkol eliminovat všechny účelové vládní výdaje zvláštních účtů privatizace.

Předkládám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry, z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je s nimi plně v souladu. Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, do které nemám v tuhle chvíli žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Děkuji za slovo. Přestože předložený materiál je poměrně obšírný, tak svědčí o důkladné přípravě a konzultacích mezi ministerstvem a bankovní asociací a dalšími aktéry v této oblasti, že nebyl přeorán, spíše doplněn, protože pozměňovací návrhy se týkaly některých drobných inspirací, které přišly zejména z oblasti evropského práva.

A prohlasovat tedy pozměňovací návrhy, které projednal rozpočtový výbor. 3. B což jsou pozměňovací návrhy, které načetla paní poslankyně Vostrá a které se týkají zákona o spotřebitelském úvěru.

Čili to je krok pátý.